Takže ještě jednou.

Teď nárůst příjmů veřejných rozpočtů v miliardách.

Takže nevěřte této vládě, že nejsou peníze.

To jsme čekali, přece všichni jsme říkali.

Policisté a hasiči.

Takže vraťme se ještě k politice České národní banky, která samozřejmě navyšuje zisky komerčních bank, ale samozřejmě logicky zdražuje dluh. Když jsem byl ministr financí, tak jsem si půjčoval za negativní úrok, že jsme si půjčili, a ještě nám zaplatili a vydělali jsme na tom obrovské peníze, ale to byly ještě časy, kdy Česká národní banka se chovala normálně. Kdo má z toho prospěch?

U nás to máme všechno přes banky. Pan ministr Stanjura tam má výhled na šílených nevím až 100 miliard. Bylo by zajímavé vidět ten absolutní dluh a vlastně to procento.

Dneska byla vláda a dneska jste...